A ještě než vám dám slovo, požádám Sněmovnu o klid. Ještě posečkám. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní senátorko, vážená paní ministryně, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych za skupinu předkladatelů, předsedy výboru pro bezpečnost a místopředsedu výboru pro bezpečnost znovu před vás předstoupil s poslaneckým návrhem zákona o novele zadávání veřejných zakázek.

Pokud diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí, děkuji. Děkuji, pane předsedající. Takže můžeme říct, že teď, po ukončení nouzového stavu, Správa státních hmotných rezerv zase měla problémy s nakupováním antigenních testů pro žáky základních a středních škol, na testování pracovníků státní správy, ale celkově ty problémy jsou, protože po ukončení nouzového stavu přecházíme do standardního režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Nebudu to dlouho prodlužovat, stejně rozhodneme hlasováním o tomto návrhu.

V tu dobu jsme jeli v polovičním formátu, jeli jsme podle § 90 odst. 2, a z 90 přítomných 62 kolegyň a kolegů napříč celým politickým spektrem hlasovalo pro přijetí tohoto zákona hned v prvním čtení.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení poslanci, dobrý den.

Já bych chtěla zdůraznit, že Senát tento návrh zamítl, a nyní bych vám ráda řekla, jaké byly důvody. Tato novela zákona se jeví jako zcela nadbytečná, jelikož v zákoně o zadávání veřejných zakázek existuje dostatek prostředků, jak zrychlit zadání zakázky v případě, že je to zapotřebí.

Těmito standardními postupy, jak uvádí zákon o zadávání veřejných zakázek, je § 29 písm. a) zákona, který umožňuje zadavateli obecnou výjimku, kdy není povinen postupovat podle zákona. Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, pokud by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo. Dále je další obecnou výjimkou ze zákona o zadávání veřejných zakázek § 29 písm. c), který pokrývá případy, kdy jde o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovených jinými právními předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo. Dalším prostředkem v zákoně o zadávání veřejných zakázek je § 63 odst. 5, který umožňuje využít jednací řízení bez uveřejnění.

Krizí se rozumí mimořádná situace včetně ozbrojených nebo válečných konfliktů v České republice, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její vznik a která vážně ohrožuje nebo omezuje životy, zdraví lidí nebo majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo. Zde tedy máme konkrétní ustanovení, která by v případě potřeby bylo možné využít pro nákupy, o kterých pan poslanec hovořil.

Navíc bych chtěla poukázat na to, že od doby předložení návrhu uplynula určitá doba, nyní je ještě méně důvodů pro to, abychom tuto novelu přijímali. Dalším důvodem pro odmítnutí, zamítnutí je také problematický vztah k evropské legislativě, a zejména nepřiměřenost navrhované právní úpravy.

Toto jsou tedy další důvody pro zamítnutí tohoto zákona. Navrhovaná úprava je nesystematickým řešením.